Svolávám kolegy z předsálí.

Děkuji vám. Tímto končím podrobnou rozpravu. Poslanec Kubíček se hlásí, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Je tady pan předseda klubu, takže nemůžete... Už tu není, takže ještě jednou.

Budeme hlasovat. Poprosím paní zpravodajku. Prosím, paní zpravodajko, proveďte nás hlasováním.

Nejprve bychom se hlasováním vypořádali s návrhem usnesení rozpočtového výboru tak, jak jsem ho tady načetla, to znamená včetně vypořádání schodku, jenom připomínám.

Doprovodné usnesení číslo jedna jako celek načtu, potom doprovodné usnesení číslo dvě. Takže takto navrhuji postupovat při hlasování. Děkuji.

Nevidím, takže asi všichni víme, o čem budeme hlasovat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení číslo jedna, které zní: